Domácí péče. Úžasná věc. Pomáhá nám ve zdravotnictví velmi.

Rozvoj paliativní duchovní péče a tak dále. Těch věcí by tady byla celá řada. A teď se chci zeptat: Jestliže chceme, jak jsem naznačil, to zdravotnictví nějakým způsobem z vašeho pohledu možná zekonomizovat a využít co nejvíc těch peněz, které už v tom zdravotnictví jsou, tak spojím pár dotazů.

Pan Stanjura to tady naznačil, že si dovede představit, že jich nemusí být sedm a že můžou být, blíže nespecifikoval, ale pochopil jsem, že třeba tři čtyři. Jistě i o tom se dá diskutovat. Ale tady bych volil velikou opatrnost.

A půjdu podle jednotlivých skupin.

Rehabilitační péče o 6 %.

Ošetřovatelská a rehabilitační v pobytových zařízeních sociálních služeb o 16,5 %.

A ještě tady mám takovou drobnost a to je stav zdraví v Evropské unii, materiál, ze kterého s určitou radostí právě už odečítám, že Česká republika se s Evropou srovnala v uplynulém roce na těch 10 % HDP na výdajích na zdravotnictví.

Máme perfektní čísla v nezaměstnanosti.

Nechci nic zdržovat. Jenom bych byl rád, aby prodlužováním té ekonomické politiky, jak ji vedete, pomocinepomoci konkrétním lidem, kteří to potřebují, se míra právě té chudoby nepřiblížila evropským měřítkům, evropskému průměru. Je dobré, když v něčem zůstaneme lepší, než je Evropa.

Na další jednání týden nato přišel i ministr financí. Nicméně debata následně proběhla.

Takže fajn nápad od těch pojišťoven.

Ten rozhovor pokračuje. Jsou potřeba peníze. Říkají to zástupci zdravotních pojišťoven.

Ty totiž mohou do budoucna přispět k tomu, že populace vydrží déle práceschopná, bude trávit kratší čas na nemocenské, díky čemuž se investované prostředky vrátí. A tak dále. Další. Další článek. Zas bych tady mohl jmenovat a zase je tady vyjmenováno nebezpečí, co se může ve zdravotnictví stát, počty útoků na zdravotnictví a vlastně žádosti o to, aby se na tyto věci dávaly potřebné finance. Vrátím se k té pojišťovně. Takže jsme zpátky. Protože zdravotnické zařízení...

Platí to z provozu, z provozních peněz? Já jenom říkám, že to spolu souvisí. Dobře, ale teď jsem říkal boj proti kyberútokům.